Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

S návrhem byl vysloven souhlas.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 13, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro návrh 75, proti 17. Tento návrh byl zamítnut. Ještě zde je variantně zařadit jej v pátek jako první bod. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu na pátek jako prvního bodu?

I tento návrh byl zamítnut. Od stejné předkladatelky další návrh.

Zahajuji hlasování, a kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 15, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro návrh 75, proti 11. S návrhem nebyl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

I tento návrh byl zamítnut.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. Dále alternativně zařazení tohoto bodu na pátek jako třetí bod. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Ani s tímto návrhem nebyl vysloven souhlas.

Chcete upřesnit název toho bodu, prosím?

Děkuji, pane místopředsedo, za slovo.

Dobře, já vám děkuji. Nejprve tedy dám hlasovat o zařazení tohoto bodu na program schůze.

Kdo je proti?

S návrhem byl vysloven souhlas. A nyní budeme hlasovat o pevném zařazení. Jsou zde dva návrhy, první, aby tento bod byl zařazen jako první bod ve středu. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro pevné zařazení tohoto bodu? Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl přijat. A alternativně jako druhý bod po bloku třetích čtení. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro pevné zařazení tohoto bodu? Kdo je proti tomuto návrhu?

S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas.

Je to nový bod, já nejprve dám hlasovat o jeho zařazení.

Kdo je proti tomuto návrhu?

S novým bodem nebyl vysloven souhlas.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto nového bodu na program schůze? Kdo je proti tomuto návrhu?

S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. Jako další je návrh pana poslance Radka Vondráčka. Je to nový bod s názvem Informace vlády o právní situaci v oblasti svobody slova v České republice. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto nového bodu na program? Kdo je proti?